Nejenom že vláda nezvyšuje (?) daně, nejenom že zvyšuje jiné, o tom budu mluvit za chvíli, tak vláda zavádí úplně nové daně. A to například daň pro zdanění výher. V okamžiku, kdy někdo vyhraje, tak si vláda vezme zhruba 15 %.

I to vládní většina odmítla.

Jinými slovy, je to útok na 5,5 milionu občanů, kteří si zaplatili životní pojištění, kteří si ho platí a kterým tímto opatřením se bezesporu sníží výnosnost a bezesporu pro nové pojistky může dojít ke zdražení těchto . Je to jednorázový příjem, nemá to žádný smysl, vláda odmítla i rozumný kompromisní návrh paní poslankyně Kovářové. Slyším velmi často z úst pana premiéra nebo pana ministra životního prostředí věty, které bychom podepsali v této oblasti, to znamená, že v oblasti klimatických změn by ČR měla postupovat rozumně s ohledem na životní prostředí, ale současně s ohledem na konkurenceschopnost českého průmyslu a konkurenceschopnost a příjmy našich domácností.

Uvidíme, možná přinese jiné návrhy zákonů a uvidíme.

To si musíme říct.

Já říkám, já to nekritizuji, jenom tady se ukazuje to pokrytectví vlády, když tvrdí, že jiné spotřební daně zvyšuje s ohledem na zdraví našich obyvatel. Tady to jde opačným směrem.

To jsem skutečně považoval za drobnou věc, která by mohla pomoci té krajině, nicméně z pro mě neznámých důvodů i toto vládní většina odmítla.

Ano, slyšíte dobře.

To nepovažuji za vhodný způsob komunikace.